A konečně naposledy návrh zákona jako celek. Takže navrhuji přijmout tuto proceduru.

Kdo je proti?

Proceduru jsme přijali.

Prosím, začneme.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 49 je přihlášeno 188 poslanců a poslankyň, pro 184, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji, prosím další návrh.

A garanční výbor, ústavněprávní, tento návrh nedoporučuje, protože my máme jiný režim, který se bude hlasovat v rámci komplexního pozměňovacího návrhu.

Já ve vší úctě ke zpravodajce a její velmi dobře udělané práci úkolem zpravodaje v téhle chvíli už není hodnotit jednotlivé pozměňovací návrhy.

Dobře, děkuji.

Myslím, že se posuneme dál. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji a zahajuji hlasování číslo 50.

Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 50 je přihlášeno 188 poslanců a poslankyň, pro nikdo, proti 169. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Garanční výbor nedoporučuje tyto návrhy přijmout.

V hlasování číslo 52 je přihlášeno 188 poslanců a poslankyň, pro 26, proti 133. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.